I tam vlastně uzavírají okresy prostě proto, protože zjistili, že omezení mobility v pohybu jim snižuje incidence.

Copak si to můžou dovolit Rakušané? Víte, já se domnívám, že tohle jsou naprosto neprůstřelné argumenty, které může vidět a musí vidět každý, kdo je chce vidět. Když nechcete vzít ta data, která jsme dodali, tak se podívejte na data zemí kolem nás. Uvědomte si, že dneska se pracuje tak, že všechna ta pracoviště jsou propojena.

Takže by bylo spíš trestuhodné, kdybychom nespolupracovali a kdybychom ignorovali to, co funguje.

A já vám řeknu jednu věc: pokud se nám nepodaří to snížit, což si myslím, že se teď rýsuje jako možné, právě když to dokončíme, právě když nepřestaneme v této chvíli pokud nám to znovu ujede, tak budeme pak brzdit až někdy do července, si to představte!

To je něco, co si prostě nemůžeme přát, a pro kulturu to znamená katastrofu. To je přece evidentní.

Tady bylo dneska mnohokrát řečeno, že dneska ta šance je.